Chtěla jsem vědět, kolik připomínkových míst, když jsou tak transparentní, tento zákon vidělo.

Takže ve své podstatě ta transparentnost skončila možná otevřením této webové stránky a současně rovnou zavřením. Vlastně žádné organizace, o kterých je zde zmínka, které by měly vidět tento zákon a daly patřičné a správné připomínky, to neviděly. Jak říkají, je na tom shoda napříč politickým spektrem, ale pouze spektrem vládnoucí koalice, a ostatní to možnost připomínkovat neměli.